Já jsem byl včera pozván jakožto akademický pracovník na akademický sněm Akademie věd České republiky a prosím, průměrný plat Akademie věd České republiky je 48 880 korun. Je to méně, než je průměrný plat učitele dneska v regionálním školství. Proč to říkám? Já si myslím, že si musíme uvědomit, že tedy existuje nějaká spravedlnost a ta spravedlnost se nemůže týkat jenom vybrané skupiny v rámci celého školského systému. Ta se bude týkat i vysokých škol, ta se musí týkat všech, kteří vlastně dneska z rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jsou placeni. Takže zkusme prosím vnímat tyto věci v mnohem širším kontextu.

Ale co učitelé na vysokých školách? Takže prosím, zkusme vnímat tento zákon jako signál k tomu, že zcela určitě nechceme, aby učitelé na tom byli hůře.

Děkuji a další s faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Klíma. Prosím.

Tím se dostáváme na úroveň vyspělých zemí nejen Evropy. Děkuji za pozornost.

Děkuji za slovo.

To přece nikdo neříká.

Také děkuji a další s faktickou poznámkou je přihlášena paní poslankyně Zajíčková. Paní poslankyně, prosím.

Nikdy to tak nebylo myšleno.

Vytvoříme tím jistou stabilitu, jak jsem řekla, atraktivitu mladým lidem, odborníkům.

Děkuji. Také děkuji a další s faktickou poznámkou je přihlášen pan ministr.

Také děkuji. Žádnou další faktickou poznámku neeviduji.

Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.